Testovat 4,5 milionu domácností?

Viděl jste je? Já je tady mám.

Kdo na to dosáhne? Samozřejmě tu mimořádnou okamžitou pomoc děláme. My nečekáme, až nám to poradíte, to už dávno funguje.

Nedosáhne.

V pondělí na vládě jsme skoro tři hodiny řešili příspěvek na bydlení, protože od 1. ledna se muselo přijmout nové nařízení vlády, nechtěli jsme vás dostat do situace, že to nestihnete.

Tři hodiny.

Tři hodiny, možná i déle, jsme to tam řešili.

30 až 70 %. To znamená, podívejte se na Twitter pane Hůleho. Určitě ho nebudete podezírat, že by to byl nějaký provládní podporovatel. On tam dal krásný příklad, po jednání vlády, ale bohužel to tak je.

Ta už směřuje teď možná je tady na půdě Sněmovny dostanete další šanci.

Ale prosím, je to kapka v moři. Toto jsou fakta.